Jsem rád, že tady za mnou sedí pan ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, protože pokud to otevřeme dnes a opravdu jenom na pár minut, tak se můžeme dobrat nějakého zásadního výsledku hlavně pro ty, kterých se to týká. Asi jste si všimli, že všude na území České republiky, obzvláště tedy v Praze, se zpožďují výplaty sociálních dávek Úřadem práce, a to velmi bych řekl, až o několik týdnů, ba měsíců. A nejde jenom o zpožďování v rámci finančních prostředků, ale také o zpožďování lhůt pro zpracování dávek a jejich následného schvalování, poněvadž lidských zdrojů, které tyto dávky vyplácí a problém je v tom, že jich stále ubývá tak těchto lidských zdrojů je čím dál tím méně, a ty nové, které naopak Úřad práce přijímá, ti naopak musí být těmi harcovníky zaškoleni a ten čas jim to ubírá, zdržuje je to a výsledek je stejně nejistý, poněvadž fluktuace v rámci Úřadu práce je velmi vysoká. Změny, které jsou bohužel vládní koalicí medializovány, jsou skutečně chaotické a způsobují chaos nejen mezi lidmi, ale také mezi samotnými referenty Úřadu práce, a celá řada lidí ani nechce se sociálním systémem mít nic společného, protože se v něm buď v tuto chvíli nevyzná, anebo je ta komunikace jednoduše odrazuje.